68.

Předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka, kterého prosím, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající... Hlasoval jsem nebo nehlasoval jsem a byl jsem pro.

Nezpochybňujete hlasování, čistě pro zápis.

Nám přísluší ji ratifikovat. Text té dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Nová dohoda přináší především jistotu pro přímé letecké spojení mezi Prahou a Soulem i další možnosti spolupráce leteckých dopravců obou stran. Přispívá tím k dalšímu rozvoji současných velmi dobrých vztahů obou zemí a našemu hospodářskému rozvoji. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji moc za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Korejská republika představuje významného obchodního partnera České republiky. Přímé letecké spojení je předpokladem pro další prohlubování spolupráce. Sjednáním dohody se vytváří nový právní rámec odpovídající současným standardům v mezinárodní letecké dopravě a přinášející jistotu pro přímé letecké spojení, ale i další možnosti spolupráce leteckých dopravců obou stran. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Administrativní a správní výdaje budou hrazeny z rozpočtu odpovídajících ministerstev a Úřadu pro civilní letectví.

Jedná se o mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie, bude tedy po vyslovení souhlasu obou komor Parlamentu předložena k ratifikaci prezidentovi republiky. V tuto chvíli vás i já žádám o podporu tohoto materiálu.

Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh než zahraniční výbor, aby projednal tento tisk? Nemá. Budeme tedy hlasovat o přikázání materiálu k projednání zahraničnímu výboru. Já zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 145 bylo přihlášeno 161 poslanců, pro hlasovalo 132, návrh byl přijat. A já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto tisku a já jeho projednání pro tuto chvíli ukončím.